Poslanecká sněmovna dala své usnesení o tom, kde by si představovala míti platy učitelů.

Požádal jsem Ministerstvo školství, aby spočetlo, o kolik by musel být rozpočet pro Ministerstvo školství vyšší, abychom dosáhli tohoto údaje, tohoto usnesení.

I my jsme předložili návrh na zvýšení platů o 5 miliard, o 3 miliardy, a to jen z toho důvodu, abychom se alespoň přiblížili k té minimální hranici, kterou jsme si zde řekli, a to je dostat platy co nejblíže 130 % průměrné mzdy. Ostatně 130 % průměrné mzdy je i jeden z hlavních cílů v dlouhodobém záměru rozvoje školské soustavy. Tedy shodujeme se na něm. Budeme hlasovat o mnoha pozměňovacích návrzích. Jak jsem zaznamenal, plno těch návrhů je opozičních, nicméně zde je i jeden návrh od koaličních poslanců. Podporu Pirátů, a řekl bych obecně i všech opozičních stran, mají všechny pozměňovací návrhy k platům učitelů. Takže já se budu těšit na to, že alespoň jeden z nich vyjde. A i kdyby to měl být pozměňovací návrh, který podala paní poslankyně Valachová, budu za to rád a budu rád, když dnes někdy v noci, nebo možná zítra ráno jí budu moci gratulovat, že tento návrh prošel. Ale spíše předpokládám, že si povíme o tom, jaké je to mít podporu opozičních poslanců a nemít podporu poslanců vlastní strany.

Vláda dala prohlášení, že by chtěla zvednout platy ve státní správě o 1,5 tisíce, nicméně se zapomnělo na platy vysokoškolských učitelů s odůvodněním, že vysokoškolští učitelé nepobírají platy, ale mzdy. Nemají platové tabulky, ale mzdové tabulky. Já si nemyslím, že je to správný přístup.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

V případě, že nebude ve státním rozpočtu schválena potřebná výše prostředků na sociální služby, reálně hrozí nestabilita služeb ve všech krajích, a to nejen po stránce finanční, ale potažmo i po stránce personální.

Pak se trochu zlepšila v roce 2018, ale v letošním roce jsme byli svědky vlastně nekonečného dohadování o navýšení financí, které v sociálních službách chyběly.